Děkuji, pane poslanče. Dále k pořadu schůze? Pan předseda volební komise.

Máme v programu této schůze zařazeno několik volebních bodů, zatím ne pevně, ale v souladu se lhůtami podle jednacího řádu je možné zítra provést, respektive dokončit jeden volební bod. Konkrétně je to dokončení druhého kola volby do Rady České tiskové kanceláře. Na komisi jsme se shodli, a já jsem to i předjednal s předsedy poslaneckých klubů, na takovém návrhu, že bychom tento bod zařadili jakoby plovoucím způsobem, to znamená zítra na středu na deset minut před koncem dopolední části programu. Ale opakuji deset minut před koncem dopolední části programu a bylo by to tedy druhé kolo volby do Rady ČTK. Děkuji. Také děkuji. Pokud se nikdo nehlásí, přistoupíme k hlasování.

Tolik tedy omluvy.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tímto novým bodem.

Tento návrh byl přijat. Teď budeme hlasovat o návrzích pana poslance Okamury. Nejprve nový bod do pořadu schůze, a to projednání dopadů rezolucí přijatých Evropským parlamentem.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Tento návrh nebyl přijat. Posledním návrhem pana poslance Okamury je zařazení do schůze, a to pevně, tisku 985, což je novela trestního zákona, a to na dnes po pevně zařazených bodech.

Tento návrh nebyl přijat.

Ještě upřesnění. Děkuji. Omlouvám se. Jenom pro upřesnění. Jedná se o vládní návrh zákona o referendu, tisk 559. Děkuji.

Tento návrh přijat nebyl. Zbývá nám ještě druhý návrh pana předsedy a to jest nový bod, který by zněl Zpráva vlády o kompenzacích zemědělským podnikům zasaženým katastrofálním suchem.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Kdo je proti? Přihlášeno je 171, pro 79, proti 58. Návrh přijat nebyl.

Přeje si to jako pevný bod na tento pátek po pevně zařazených bodech.

Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí. Kdo je proti?